Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému.

Věřím, že ministři mají nějaké jiné důležité pracovní úkoly, protože platí to, že by tady větší část vlády alespoň měla být.

Co se týče poslaneckého klubu ČSSD, tak si myslím, že to stanovisko ode mne nemůžete čekat jiné, než že poslanecký klub ČSSD logicky jako klub vládní strany podpoří prodloužení nouzového stavu.

Děkuji panu poslanci Janu Chvojkovi.

Pouze si myslíme, že šíření viru a zmatená vládní opatření spolu souvisí jenom velmi málo.

Podobná situace jsou mateřské školky.

Kdyby ta společnost fungovala, pracovala, tak každý chápe, že je to velice těžká situace a nějakým způsobem přiloží ruku k dílu. Nedělám si iluze, že tady nějaká většina schválí nějaký nouzový stav.

No nijak, ale je to opatření. Já jsem s potěšením zaznamenal trošku jinou rétoriku nového pana ministra zdravotnictví, tak doufám, že začne vítězit zdravý rozum a jakási snaha o vitalitu společnosti, která jediná to může překonat. A musíme tomu čelit jako životaschopný lidský rod.

Prosím, máte slovo.

To vše je určitě důležité.

Objem práce je 370 tisíc plných pracovních úvazků a podle nejnovějších analýz se odhaduje pokles těchto pracovních úvazků až o 60 %.

Apeluji na vás, pane premiére, proto, abyste s paní ministryní pro místní rozvoj Dostálovou dojednal, aby se propracované a efektivní projekty pro obnovu cestovního ruchu do plánu obnovy zapracovaly.

Nechci se teď nikoho dotknout a prosím vás, berte to obecně, nikoliv konkrétně na jednotlivce, to, co tady zazní, a to, co tady řeknu. Byla to pravicová opozice, která tvrdě požadovala, aby se co nejrychleji rozvolnila opatření, která byla na jaře přijata.